Ukazuje se, a proto podporujeme program této schůze, proto podporujeme, aby se o věci mluvilo, že konečně je třeba mít jasná pravidla, kdo, za jakých podmínek a jakým způsobem smí vstoupit do politiky, aniž by byl podezřelý nebo podezříván nebo aniž by byla možnost jej nařknout z nějakých nepravostí, tedy ze střetu zájmů, protože potom se z toho tématu stane bič anebo hůl, která se použije, jakmile se najde nějaký pes. Konečně je třeba, abychom se vážně pobavili a také ještě do konce tohoto volebního období, aby pro příští volební období již přece jenom bylo jasněji, abychom se bavili o tom, jak nastavit pravidla pro křížení zájmů politických nebo účast v politice, současně účast v byznyse a současně účast v médiích. Ano, není naší vinou, že toto nastaveno není, a proto nemůžeme nikoho vinit, že tak činí. Není pravdou, a tady budu oponovat panu ministru financí, že by se Sněmovna nezabývala nikdy různými kauzami.

A teď si sáhněte do svědomí, kdo jste tehdy vládli, jakpak jste asi podporovali vůbec program té schůze, aby ta tematika zneužití finančních prostředků se vůbec dostala do diskuse na světle božím.

Není to naší vinou, skutečně ne.

Také není tak dávno, kdy tato tematika tady hýbala některými politickými stranami. A teď to propojení vedle politiky ještě byznys a média je daleko méně kontrolovatelné, ale není naší vinou, že ty mechanismy nejsou. Kdyby tato schůze měla mít jediný výstup, a to že si více politiků v této Sněmovně uvědomí, že konečně je třeba nastavit jasná pravidla bez ohledu na to, co nám různá občanská sdružení v uvozovkách radí, že máme udělat já jsem nepodepsal žádné sliby před volbami, ke kterým jsem byl poměrně nevybíravým způsobem, jako řada z vás ostatních, nucen, já si prostě myslím, že v programu KSČM jsou tyto věci a že není třeba, abychom podepisovali ještě nějaké sliby, že něco prosadíme. Ale vezměme to vážně, začněme to dělat tak, aby to příští volební období už mělo pravidla jasnější. Proto poslanecký klub KSČM podpoří program, tedy návrh programu schůze, která právě teď, řekněme, začíná. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Zatím poslední s přednostním právem před schválením pořadu schůze pan předseda poslaneckého klubu Úsvit Marek Černoch. Prosím, pane předsedo. Hezký podvečer, dámy a pánové.

Ano, dotace pokřivují tržní prostředí, a ztráta suverenity České republiky zejména v době dnešního bezpečnostního ohrožení je dvojnásobně nebezpečná. Ekonom Pavel Kohout, kterého lákal pan ministr Babiš do ANO a který sestavil ekonomický program Úsvitu, nedávno řekl, že dotace jsou zlo, které ničí Českou republiku. Pavel Kohout mluvil především o ekonomickém a korupčním prostředí, na které mají dotace neblahý vliv. A je to pravda, je to tak a jsme toho svědky i teď. Od pana ministra jsme slyšeli, jak je vláda úspěšná, jak nezvyšuje daně. Ale pane ministře, mluvíme zde o kauze, která zahýbala nejenom českými médii a kde se bohužel několikrát objevilo v prohlášení, že se jedná pouze o 50 milionů korun. V uvozovkách pouze 50 milionů korun, protože 50 milionů korun je obrovská suma. A i kdyby se jednalo o 50 korun, tak rozhodně stojí za prošetření. Máte pravdu, je tady spousta dalších kauz, které je potřeba prošetřit, ať už je to kauza OKD, která je spojena s panem premiérem Sobotkou a která může připravit o práci tisíce lidí a kde byly vytunelovány miliardy korun. Nebo nezákonné vyplácení miliard solární baronům, jak vy jste sám tyto lidi nazval. Máte pravdu. Vy tady říkáte, kdo vyplácí miliardy solárním baronům. Vždyť to byla vaše vláda a vaši poslanci, kteří nezákonné vyplácení miliard prohlasovali. Pamatujete si na to, pane ministře Babiši? Pamatujete si? Proč tedy vaši poslanci a vy jste hlasovali pro, když dnes říkáte, že to je kauza, která je potřeba prošetřit? A my s vámi souhlasíme. Vyjmenovával jste kauzy, které stojí za prošetření. Chtěl bych se tedy zeptat, proč se nejedná o kauze D47, komise, která je tady více než rok navržená, a více než rok není Poslanecká sněmovna schopna zvolit předsedu, ať už je to kdokoli, předsedu, aby se ta věc začala prošetřovat. Máte pravdu. Proč se tedy ještě neprojednala teritorialita exekutorů?

Mluvil jste o veřejnoprávních médiích.